Dále platný zákon vyjmenovává příkladmo okruhy, které rada projednává. Je to například soulad realizace programů vůči dohodě o partnerství a strategickým dokumentům českým i evropským, rozhraní a návaznost mezi programy se zaměřením na zajištění synergických efektů. Rada také podle zákona projednává rozdělení finančních prostředků mezi operačními programy a návrh změn tohoto rozdělení, které pak následně schvaluje vláda. Zákon pevně stanoví, že radě předsedá premiér. Statut rady pak uvádí, že v případě nepřítomnosti předsedy rady ho zastupuje a jednání řídí výkonný místopředseda, kterým je podle statutu ministr nebo ministryně pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že rada je poradním orgánem vlády, navrhuje se nově svěřit zákonem vládě možnost určit si svým usnesením, který člen vlády radu povede.